Děkuji, pane senátore.

Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás ohlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní hlasujeme o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím vás, abyste na mikrofon uvedl důvod, proč bychom měli zpochybnit hlasování. Ano, ale protože už proběhlo hlasování, tak bych doporučil, abychom se s tím vyrovnali jako s námitkou vůči hlasování, takže prosím, abychom hlasovali, kdo je pro vyhovění námitce, kterou vznesl pan poslanec. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasovací zařízení znovu nefunguje? Funguje. Námitce bylo vyhověno, budeme hlasovat znovu. Připomínám, že hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To znamená, že návrh zákona byl zamítnut. Ještě prosím ale nepovažujte to za vyhlášení výsledku, protože bude provedena kontrola hlasování. Prosím, pane poslanče. Omlouvám se. Ano, byla vznesena námitka. Kdo je pro vyhovění námitce vůči hlasování? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 134 přihlášeno 160 poslanců, pro 155. Návrh byl přijat. A budeme znovu hlasovat. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To znamená, že jsme rozhodli o zamítnutí předloženého návrhu zákona. Tím končím samozřejmě projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji. Už jsme skončili projednávání bodu. Mohu dát slovo jenom těm, co mají přednostní právo.